My jsme tedy nabídli několik receptů včetně tak oblíbené sektorové daně.

Protože celá ta debata se nesla v rovině, že to je na dva roky. Že takto to bylo projednáno i s panem prezidentem. Ten zákon neříká, že to je daňová změna na dva roky.

A já rozumím tomu, že to občany možná na první nezajímá.

Takže to je asi příjemné. Problém je, když pak se ukáže, že těch 90 mld. ročně chybí. A my prostě máme nějaký standard veřejných služeb.

A já se potom ptám, co bude následovat.

Anebo se najdou jiné zdroje. A těmi jinými zdroji myslím zapojení soukromých zdrojů, to znamená privatizace.

Středněpříjmoví možná také.

Ale chtěl jsem upozornit na případná rizika, která v tom vidím z hlediska budoucnosti státního rozpočtu a z hlediska vůbec fungování naší společnosti.

Že nemůžeme mít německé zdravotnictví za rumunské daně.

Budeme o něm hlasovat.

Děkuji vám za pozornost. Nejprve pan poslanec Skopeček, potom paní ministryně, potom pan poslanec Benda. Děkuji za slovo. Ale prosím, mluvme přesně a mluvme o realitě.